Jsem si jist, že česká věda, čeští vědci a české firmy si zaslouží moderní a efektivní systém podpory vědy, výzkumu a inovací. Takový systém, který povede k růstu inovačního potenciálu České republiky a nastartuje ji k cestě budoucnosti. Každý, kdo chce, má nyní šanci se na takové pozitivní změně podílet. Připravme se na tuto změnu společně a postupujme racionálně, logicky a systémově. Ostatně to je vědecká metoda. Děkuji za pozornost a prosím o podporu návrhu.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já bych se tady zastavil u několika bodů, které byly zmíněny mými předřečníky. První, bylo tady zmíněno, že s prostředky veřejnými, ať už jsou státní, nebo evropské, by se mělo nakládat hospodárně. Já mám před sebou výroční zprávu NKÚ za rok 2015 a přečtu jenom dvě věty z hodnocení, které se týká prostředků vynakládaných na vědu, výzkum a inovace: